Děkuji za slovo.

Já tedy nevím, co je extrémního na tom, že já tady budu citovat pro jistotu že silnými tématy hnutí se stala válka na Ukrajině a zdražování energií. Já si myslím, že pokud žijeme v demokratické společnosti, samozřejmě opozice má plné právo kritizovat špatný postup vlády a okrádání občanů v České republice.

Prosím.

Pro účely města se tento objekt nehodí, náklady na jeho rekonstrukci jsou vysoké a překračují možnosti městského rozpočtu.

Kdysi reprezentativní budova by mohla opět ožít.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane nepřítomný ministře, moje interpelace se týká zhoršení plnění opatření v oblasti politiky stárnutí. Politika stárnutí a plnění opatření strategií z této oblasti je pro všechny civilizované země prioritou. Jedním z důvodů k tomu je především demografický vývoj, kdy víme, že populace stárne, a v budoucích letech se to projeví v mnoha oblastech. Je proto nesmírně důležité vytvářet ve společnosti vhodné podmínky. Vzhledem k tomu, že 9 z 10 lidí chce své stáří prožít v domácím prostředí, je naprosto nutné podporovat terénní sociální a zdravotní služby, ale co je nesmírně důležité, podporovat také ve společnosti mezigenerační sounáležitost a spolupráci, a to se v poslední době v oblasti veřejných prohlášení ze strany MPSV a vlády opravdu neděje. Ve veřejném prostoru se můžeme ze strany vlády setkat s komunikací ohledně seniorů v negativním smyslu, a to například, že seniorů bude stále přibývat, bude to stát spoustu financí na úkor budoucích generací, že důchodový systém je neudržitelný, musí se přistupovat k nepopulárním krokům, které se dotknou mladších generací, a mnoho dalších podobných výroků, které ve společnosti vřou a má to viditelný negativní vliv na mezigenerační vztahy a spolupráci.